Já si nemyslím, že by to byly věci, které jsou pro vás tak zásadní.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Máme tady několik faktických poznámek. První faktickou poznámku má pan ministr zdravotnictví, poté pan kolega Brázdil, Válek, Mašek, Procházková, Kasal a pak řádně přihlášení v rozpravě. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

Jediné, kde jsme změnili názor, je na návrh pana poslance Pávka.

Já děkuji za slovo. My lékový záznam už máme. A máme ho tu dlouho. Není sofistikovaný.

Je to taková lidová tvořivost. A je to dobré.

Ona bude lepší, jasně, nebude aktivní, bude to tedy pasivní souhlas, a když nebude chtít, možná se z toho vymaní.

Čili je to i taky druhý pohled.

Děkuji za dodržení času. Pan kolega Jiří Mašek.

Svobodovi prostřednictvím pana předsedajícího, napsal jsem si několik poznámek tady a budu krátký. Patřím do kategorie psychicky a fyzicky limitovaných záchranářů, a přesto ty údaje, ke kterým se dostanu na místě, jsou pro mě důležité.

Šel bych k číslům.

Proboha, musíme s tím něco dělat! Ale my dneska máme prostředek, jak to omezit.

Nyní faktická poznámka paní poslankyně Procházkové. No úplně to samé, co říkali mí předřečníci.

Takže to fakt nemá spolu vůbec nic společného. Dneska v záchrance je situace taková, že vám pacient stejně nemusí říct pravdu. A já se pak musím stejně rozhodnout. A díky tomu se můžu rozhodnout lépe.

Takže určitě jsou to starší lékaři, zkušení, ani jinak to není. A fyzicky to je úplně jedno. Protože lékař především řídí ten tým a za nás tu fyzickou práci odvádějí paramedici.

Děkuji, pane předsedající. Já bych se obrátil také na váženého kolegu pana doc. Svobodu vaším prostřednictvím.

Já si velice dobře pamatuji v uvozovkách, když se tady budeme bavit o souhlasu, nesouhlasu, jakým způsobem to probíhalo. Za každý zápis, který se tam udělal, dostávala nemocnice 20 haléřů.

A teď se tady bavíme o relativně jednoduché věci, která hovoří jenom o lécích a která výrazným způsobem pomůže všem zúčastněným. Ale vysvětlovat to na tom, že ta maminka ty léky nebude brát...

Opravdu ten systém přináší velký benefit jak pro lékaře, ať jsou to záchranáři, ať jsou to lékaři v nemocnicích, ať jsou to ambulantní lékaři. A jak už tady bylo řečeno, komukoliv se může udělat špatně kdekoliv, cestujeme.